Ani pro jednoho z nás, bez ohledu na politickou příslušnost, jistě není tajemstvím, že na tom, jak nás vnímá veřejnost, nás politiky, jak nás hodnotí a jakou disponujeme autoritou, věrohodností, a tedy i legitimitou, není nic potěšujícího. Proč tomu tak je? No právě z důvodů obdobných tomu, jak proběhla reorganizace Policie ČR. Jak byla porušena pravidla a slib, který jsme my sami dobrovolně přijali. Teď tedy mluvím spíš ke koalici.